Máte slovo. Děkuji, dobrý večer.

Kvorum nutné pro zvolení bylo 98.

Jan Skopeček získal 102 hlasy a byl zvolen, blahopřeji. A Radek Vondráček získal 92 hlasy a nebyl zvolen.

Dvě místa zůstávají neobsazená. Mám tady podnět od pana poslance Stanjury, hned tu informaci povím. Podle jednacího volebního řádu postupujeme do druhého kola. Do druhého kola postupuje maximálně dvojnásobek kandidátů, než je počet neobsazených míst.

Bylo jich osm, takže opravdu právě u toho jednoho těsného výsledku jsme vlastně nespočítali kvorum právě vinou neplatně označených lístků. Pro jistotu to tady povím znovu.

Na volebním lístku už budete mít pouze tři jména a budete vybírat maximálně dva kandidáty. Technicky prosíme za volební komisi o deset minut na vytištění nových lístků a přípravu, to znamená, budu teď prosit paní předsedající o přerušení schůze.

Děkuji poslanci Kolovratníkovi a blahopřeji zvoleným místopředsedkyním a místopředsedům.

Ne, tak omlouvám se.